Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti nebo té dané osobě v těch kategoriích, které jsem právě popsala.

Rodiče nebudou muset mít potvrzení od školy nebo od hygieny, ale stačí čestné prohlášení rodiče to je věc, kterou také známe, a zjednodušuje značně u krizového ošetřovného celou administrativu. Nárok na krizové ošetřovné bude platit zpětně, pokud bude schválen tento návrh zákona. Účinnost zákona očekáváme dnem vyhlášení ve Sbírce. Česká správa sociálního zabezpečení bude automaticky doplácet rozdíl mezi 60 současně platnými procenty a těmi navrhovanými 80 procenty a také rozdíl do minimální výše 400 korun na den.

Opět není nutné potvrzení školy či hygieny, stačí čestné prohlášení.

Co se týká...

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tolik ve stručnosti vše. Děkuji, paní ministryně. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 49/1. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, poslankyně Jana Pastuchová, a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji, paní poslankyně. Ještě jednou vyzývám všechny kolegy a kolegyně...

A děkuji za to, že jste se ztišili. Paní poslankyně má nyní slovo. Děkuji, paní předsedající.

Výbor pro sociální politiku zasedl dnes ráno. K tomuto sněmovnímu tisku byly načteny ve výboru dva pozměňující návrhy. Jeden pozměňovací návrh, a to pětikoalice, byl přijat. Dovolte tedy, abych vám přečetla usnesení, které jsme přijali na výboru pro sociální politiku k vládnímu návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid19, sněmovní tisk 49: